Nerad bych tady někoho předbíhal. Dovolím si zareagovat na dvě věci. První věc otázka odchodu ze státní správy.

Byl velmi konkrétní, dokonce jmenoval problémy a lidi, které nepovažuje za dostatečně manažersky schopné na vedení Úřadu práce.

Děkuji.

Děkuji za slovo, paní předsedající.

Tak jak tady i pan ministr nám sdělil, my pomáháme seniorům, pomáháme těm, kteří potřebují pomoc. Ale jak? Vy je ženete právě na ty úřady práce, které kolabují.

Mě by zajímalo vlastně, i jak ten současný krok, který tady plánujete udělat, tu loupež, jestli máte zanalyzováno, jak se vlastně projeví.

Zvládne to ten Úřad práce, když vy jim pomáháte? A zajímá mě, jestli jste si to zanalyzovali vlastně, co ten váš současný krok způsobí a jak vy se o ty lidi potom postaráte. O ty lidi, kteří už nebudou mít ani sílu na ten úřad práce dojít a nebudou mít ani na tu jízdenku na autobus, aby do toho města na úřad práce přijeli.

Také děkuji za dodržení času.

Pane poslanče, vaše dvě minuty. Vážená paní místopředsedkyně, děkuji vám za slovo. To je ministr ve vaší vládě, který je ministrem pro legislativu. Je to předseda Legislativní rady vlády.

My zde již další hodinu vznášíme naše námitky pro to, proč potvrzení legislativní nouze podle nás není možné. Já si tedy nedovedu představit, jaké ty pracovní důvody mohou být větší nebo důležitější než sedět tady a poslouchat, případně reagovat na to, proč naše námitky ke stavu legislativní nouze jsou nebo nejsou opodstatněné. Měl by tady obhajovat ten legislativní stav nouze, měl by poslouchat ty naše názory.

Jen chci, aby tady zaznělo, že to podle mého názoru není vhodné. Také děkuji za dodržení času a prosím pana ministra Válka. Děkuji, paní předsedající. Zkusím velice stručně. Já mám hodně poradců, jsou to děkani lékařských fakult. Děkuji, že mně radí Vědecká rada České lékařské společnosti. Ale tady zřejmě padlo těch 30 poradců. Nevím, kde to číslo vzniklo. Zřejmě se tím myslí jmenovaní poradci. Tak jmenovaných poradců mám na ministerstvu 14.

Jeden je placený. Rád předložím Poslanecké sněmovně porovnání, kolik poradců měl můj předchůdce a kolik z nich bylo placených.

Já jim za to děkuji a doufám, že se nenechají odradit a budou mi dál pomáhat. Zadarmo!

Paní poslankyně, prosím. Děkuji za slovo. Na pana ministra zdravotnictví.

Pane ministře, já jsem vám tady jednou předala formuláře, abyste si zkusil vyplnit všechny formuláře v rámci doplatku na bydlení, jak je to složité, a že budu čekat, kdy mi to pošlete nazpátek, za jak dlouho.

Děkuju.

Tak to není pravda. Prosím, paní kolegyně, neříkejte to.